Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Pěnčíková, já situaci v Kroměříži znám. Bohužel, co se stalo, tak přirozený obchvat města Kroměříže je dneska nahrazen dálnicí, která je zpoplatněna.

Nicméně já bych tady chtěl prohlásit, že tak jak jsme udělali obchvaty ne obchvaty, ale takzvané peáže na dálnicích, to znamená tam, kde dálnice nahrazuje jedničku a vlastně se nedá logicky objet, že jsme zrušili dálniční známku, tak provedeme ještě pokus projednat s Ministerstvem financí možnost tam, kde jsou dálnice obchvatové, že by se tam neplatila dálniční známka a že by to v tomto případě Kroměříži pomohlo.

Paní poslankyně se chystá položit doplňující otázku. Prosím. Už ani ne tak otázku, jako spíš chci poděkovat vůbec za to jednání s Ministerstvem financí, protože samozřejmě možnost vybudování náhradního obchvatu představitelé města Kroměříž řešili, ale tam už nejsou prostory, kde by se náhradní obchvat mohl nějakým způsobem vybudovat, takže tohle pro nás není řešení.

Pan ministr už nebude reagovat. Nyní tedy požádám pana poslance Zdeňka Soukupa a připraví se pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem trošku na pochybách, jestli má vůbec význam předčítat další interpelaci, protože paní ministryně Marksová mi asi měsíc dluží písemnou odpověď na tu předchozí, nicméně já to zkusím.

Takže byl bych rád, kdyby to ocenili i ostatní poslanci.

Ředitelka pečovatelské služby se obrátila na krajský úřad s otázkou, kdo jí úhradu za tuto službu vykompenzuje. Musí přece platit ošetřovatele, přepravní, resp. ubytovací a jiné náklady. Potom prý bude možné zohlednit takové náklady v rámci dotace, pokud příslušného klienta bude mít ještě ve své péči. Musím konstatovat, a zjišťoval jsem si u svých kolegů z jiných regionů, že podobné případy nejsou zdaleka ojedinělé. A tak je tady otázka opravdu je možné, že zákon něco uloží, a přitom není nastaven pružný systém, který náklady dodatečně, ale řekl bych co nejdřív, ve vztahu k financování sociálních služeb zajistí? Já vám také děkuji. Bude vám odpovězeno písemně. Nyní tedy pan poslanec Petr Kudela a připraví se pan poslanec Daniel Korte se svou interpelací. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové. Já svou interpelací navážu na odpověď pana ministra Ťoka ohledně obchvatu Kroměříže, konkrétně se chci zeptat na vývoj v oblasti dálničních známek. Dálniční známky však musíme stále kupovat na benzinových pumpách nebo na poštách, pokud tedy však jsou. Přitom stačí podle mě k registru vozidel přidat další kolonku dálniční známka. Na Slovensku už podobnou aplikaci mají. Chci se zeptat, jak jsme na tom v České republice, a také, co bych já jako poslanec mohl udělat k tomu, abychom tento proces urychlili, protože kontroly budou obdobné, jako je tomu dneska.

Já vám také děkuji, pane poslanče, a požádám pana ministra dopravy, aby vám odpověděl. Prosím, pane ministře.

Za prvé, byla velká debata, zdali celou záležitost nedat dohromady do jednoho systému mýta a jeho pokračování. Vzhledem k problémům, které máme zejména se stávajícími ustanoveními smluv, které máme, a dalšími věcmi, jsme se rozhodli, že ty systémy nebudeme spojovat a budou se dělat rozdílně. Abychom mohli pokročit, musíme změnit zákon. To je první věc.

Měli jsme pracovní skupinu, která se shodou okolností tento týden seznámila se situací na Slovensku. Co jim můžeme závidět, tak novelu toho zákona oni zvládli v řádu měsíců. Takže na vaši otázku, čím byste mohli pomoct, tak je to rychlým prosazením té novely. Druhá záležitost, kterou bude potřeba udělat celou záležitost samozřejmě vysoutěžit, připravit a musíme zřídit nový registr.

Oni chtěli tímto krokem opravdu převést většinu plateb na internet. Původně počítali, že budou mít 200 benzinových stanic nebo kiosků, které budou poskytovat tuto službu těm, kteří nechtějí přes internet.

Takže půjdeme tímto směrem. Jsou tři podmínky nový systém, nová databáze, změna zákona a pak úspěšné vysoutěžení. Kdybychom měli cílit optimisticky, 2019 je ten čas. Já děkuji, pane ministře. Pan poslanec chce doplnit další otázku. Prosím. Pan ministr bude reagovat. Já bych jenom chtěl říct, že se nám moc často nestává, že by známky došly a nešly koupit. A ještě bych je úplně nezatracoval, protože máme poměrně velký a efektivní výběr přes dálniční známky a nákladová efektivita je pod 6 %, takže ono to není tak špatné. To s vámi musím souhlasit.